Děkuji.

Děkuji, pane předsedající, za slovo. Jsem rád, že jsme se konečně na čtvrté schůzi k tomuto bodu dobrali. Jedná se tedy o vládní návrh zákona o mimořádném odpuštění penále z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a exekučních nákladů. Jak už řekl můj předřečník, pan ministr, stručně zopakuji některé nejdůležitější záležitosti týkající se tohoto návrhu zákona.

Cílem nové právní úpravy je vytvoření smysluplného nástroje pro zvýšení motivace dlužníků sociálního zabezpečení k mimořádné úhradě dlužného pojistného na sociální zabezpečení, a tedy k vytvoření příležitosti pro jednorázové snížení objemu dluhů jednotlivých subjektů. Dlužníci, zjednodušeně řečeno, zaplatí samotný dluh a stát jim odpustí penále a exekuční náklady. Jak už řekl pan ministr, podle údajů České správy sociálního zabezpečení se oddlužení může týkat až 715 000 fyzických osob, přičemž jejich celkový dluh na pojistném činil až 20,7 miliardy korun. Prominuté penále by teoreticky činilo až 10,5 miliardy.

Předpokládá se, že návrh zákona bude mít pozitivní dopad na podnikatelské prostředí České republiky. Navržené řešení bude motivovat dlužníky ke splnění jejich nejdůležitějších povinností v oblasti sociálního zabezpečení, tedy k úhradě pojistného na sociální zabezpečení, a v konečném efektu potom povede k narovnání jejich vztahu ke státu na poli správy sociálního zabezpečení. Lze předpokládat, že navržené řešení povede k pozitivnímu rozpočtovému efektu v podobě zvýšené úhrady jistin, a to i za cenu, jak již bylo řečeno, negativního rozpočtového efektu ve vztahu k příslušenství. Za pozitivum ovšem lze považovat také předpokládané snížení administrativní náročnosti a nákladů spojených se správou nedoplatku.

Doporučuji, aby návrh zákona byl postoupen k projednání výboru pro sociální politiku. Děkuji za pozornost. Děkuji.

Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážení členové vlády, dovolte mi krátce vystoupit se stanoviskem klubu SPD k tomuto tisku. Hnutí SPD podporuje návrh na mimořádné odpuštění penále z pojistného na sociálního zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, kdy tento návrh navazuje na projekt milostivé léto, což je důležitý program pomoci obětem nemravného systému soukromých exekucí, a SPD za práva těchto obětí vždy bojovalo. Zdůrazňuji také, že odpuštění mnohdy astronomického penále a exekučních nákladů se týká osob, které již část dluhu, respektive celou jeho jistinu, uhradily, a že jde tedy o nápravu likvidačních dopadů exekucí na občany. Uznáváme pravidlo, že dluhy se platit mají, což bezezbytku platí u dluhů na daních a povinných pojistných odvodech, ale příslušenství dluhu nesmí občana existenčně zlikvidovat a postavit ho mimo systém na dlouhá léta. Děkuji za pozornost. Děkuji. Dalším s přednostním právem byl přihlášený pan předseda Výborný. Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Vážený pane ministře, vládo, kolegyně, kolegové, pan ministr tady velmi podrobně popsal, o co jde.

Už tehdy a znovu zdůrazňuji ten princip toho milostivého léta, je postaven na základním axiomu dluh se musí zaplatit do poslední koruny, do posledního haléře. A bude to platit jak tady u sociálního pojištění, bude to platit u daní, bude to platit u poplatku obcí, měst, bude to platit u vězeňských justičních poplatků, prostě je povinností dlužníka zaplatit dluh. To, co mu je jednorázově proto je to mimořádný instrument, nic, co by mělo platit do budoucna, ale teď jednorázově je mu odpuštěno to penále, úroky z prodlení, případně náklady na vymáhání. Ten, kdo to nese na svých bedrech u sociálního pojištění, je samozřejmě stát. Je to tedy ono milosrdenství nebo onen přístup vstřícný ze strany státu. Myslím, že takto to má být.

Čili jenom pro veřejnost, my tady neopakujeme potřetí milostivé léto, to jsme jasně deklarovali, že se nestane, neotevíráme kapitolu téma soudních exekucí, bavíme se v tomto případě u tohoto tisku skutečně o nedoplatcích na sociálním pojištění. To jenom na vysvětlenou. Děkuji vládě, děkuji Ministerstvu práce a sociálních věcí a děkuji také vedení České správy sociálního zabezpečení s panem ředitelem Boháčkem, který také je gestorem tohoto tisku, jak je to připraveno.